Děkuji. Já to nebudu prodlužovat, protože souhlasím, že jsou důležitější body, jenom bych uvedl ještě na správnou míru dvě nebo tři věci. Nebylo to na základě tlaku hnutí ANO, bylo to na základě tlaku médií, kterým se toto nelíbilo.

Já jsem zde cíleně řekl to, že to do značné míry nevyčítám ani těm, kteří o to ten zájem měli třeba redakci nebo tomu redaktorovi to, že má zájem někde pracovat a mít za to něco zaplaceno, je věc jedna.

Ale poprosil bych ještě o poslední zodpovězení toho třetího dotazu, možná jste si ho tam nepoznamenal jenom, pane premiére, jestli na vás nebo na vaše blízké kdokoliv v minulosti vyvíjel jakýkoliv tlak anebo aktivitu ve smyslu určité reciprocity právě vůči tomuto vydavatelství. Děkuji. Pan premiér má zájem vystoupit ještě v rozpravě?

Já si toto nemyslím, ale je potřeba si pojmenovat jasně to a jednoduchými slovy popsat co vlastně naznačujete.

To je přece podstata demokracie a tak to má být. A jinak vůbec nechápu, na co se ptáte. Ano, média na nás vyvíjejí určitou formu nátlaku a to je správné, protože reprezentují zájmy občanů, reprezentují nezávislé názory v prostoru, kritizují vládu, každou vládu, kritizují opozici a tím na nás vytvářejí určitou formu tlaku, který je legitimní, který je správný a který je v pořádku. Já nevím, čemu se divíte a jak by to mělo být jinak. A pokud máte pro tento dotaz nějaký důvod, tak nám ten důvod sdělte. Děkuji. Pan místopředseda Havlíček se hlásí do rozpravy. Prosím, máte slovo.

V případě své vlády a sebe mohu říct ne, ale v případě vlády České republiky bohužel ne říct nemůžu.

Čili předpokládám, že mluvíte z vlastních zkušeností a ze zkušeností hnutí ANO.

A to je konečně ta politika, jaká má být. Děkuji. Můžu už teď to uzavřít svým návrhem? Já už to nebudu dále prodlužovat. Řekl jste to politicky, pane premiére. Já tomu rozumím, tomu politickému sdělení.